Děkuji za slovo.

Ale myslím si, že jsme to vyřešili tím, že bylo hlasováno o vašem návrhu.

Děkuji. Tedy opět. Tím, že se hlasovalo, bylo vyhověno jednacímu řádu, protože jsem navrhl procedurální návrh. Ale já bych rád...

To je moje stanovisko. Pokud skončí tento bod, rád k tomu mezi body vystoupím.

Vážený pane vicepremiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme ve třetím čtení nízkouhlíkového zákona, vládního návrhu zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a dalších opatřeních s tím souvisejících. Hlavní myšlenka, kterou se pokusím dnes během svého příspěvku sdělit a podložit ji sadou argumentů, je taková, že neproběhla dostatečně náležitá debata k této záležitosti, a není proto namístě, abychom dnes o tomto zákonu hlasovali. Debata o jádru má mnoho vrstev, má mnoho rovin, ve kterých se pohybuje, a jsou tam dva základní pilíře argumentace.

Je to do určité míry legitimní názor. Vidíme, že například v Německu, v Rakousku tento názor převládl, v České republice nepřevládl.

Nicméně to, co dnes zažíváme v České republice, tlak na realizaci dukovanského projektu a já bych nesouhlasil s tím, že tento návrh zákona nelze označit za lex Dukovany. To je lex Dukovany. Je to připravováno jako součást jednoho konkrétního projektu. Stát k tomu již podepsal dvě ze čtyř zamýšlených smluv podepsaných se společností ČEZ.

Nicméně motiv není udělat celou zakázku nejlépe, jak by to šlo, ale motiv je udělat to pro jednu konkrétní společnost. To je prostě realita. Tak to je a vše tomu nasvědčuje. Já nyní budu předkládat argumenty, proč to tak není.